Děkuji. Nyní pan předseda Bartošek, poté paní předsedkyně Pekarová Adamová.

Jsou zákony, které můžeme přijmout ve zrychleném čtení, a jsou zákony, u kterých jsem přesvědčen, že je naprosto důležité, aby prošly standardním legislativním procesem. Já jsem přesvědčen, že tento zákon o zadávání veřejných zakázek mezi ně patří.

A já vás žádám, abyste tento návrh zákona stáhli z jednání Poslanecké sněmovny, abyste ho stáhli jako předkladatelé a nechali projít tento návrh zákona standardním legislativním procesem. Potom vzniká platforma, jak se bavit a jak hledat řešení. Ale v tento moment to vnímám jako zneužití krizového stavu. Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová.

Proč se na to ptám?

Pane ministře, kdy můžeme očekávat vaši rezignaci? Pan předseda Kováčik. Poté pan ministr zdravotnictví s přednostním právem.

Doufám, že už tomu všichni rozumějí, že tento bod se dnes tady projednávat nebude a že už se pustíme do té normální běžné práce. Děkuji. Děkuji.

A když používáte ty příměry, tak se podívejte na srovnání doby a také na srovnání, na základě čeho ty kroky byly činěny, na základě toho, že skutečně proběhlo nějaké objektivní vyšetřování, proběhl zásah policie na Bulovce a podobně.

Děkuji za slovo.

Ona se vás velmi slušně zeptala, kdy se chystáte rezignovat, protože čerpala z nějaké historické politické kultury, kdy prostě míra pochybení a míra zlodějen, které proběhly na vašem ministerstvu prostě kdykoli v minulosti, dokud nebylo ve vládě hnutí ANO, logicky vedla k odstoupení příslušného ministra. Prostě musel rezignovat. Vy jste říkal, že jediným cílem těch kroků bylo ochránit občany České republiky.

I v naprosto výjimečné situaci musíme dbát péče řádného hospodáře.